Žádám poslankyně a poslance, kteří hlasují s náhradními kartami, aby mi to případně přišli sdělit.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš pracovní důvody, Karel Havlíček od 16 hodin zahraniční cesta, Vladimír Kremlík pracovní důvody, Jana Maláčová zdravotní důvody, Tomáš Petříček zahraniční cesta, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody, Adam Vojtěch pracovní důvody.

Na závěr technické sdělení.

Toto je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. V tuto chvíli další omluva. Tak případné vystoupení k pořadu schůze. Ještě před zahájením schůze jsem obdržel přihlášku pana předsedy Bartoše k pořadu schůze a dávám mu tímto slovo. Vás ostatní poprosím o klid v sále. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedo, já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu na 39. schůzi Poslanecké sněmovny.

Já si myslím, že poslanci, poslankyně, potažmo veřejnost má právo si vyslechnout třeba i oficiální vyjádření ministrů, popřípadě pana premiéra Babiše k poslancům v Poslanecké sněmovně, která má za úkol kontrolovat vládu. Já bych tento bod nazval Konečné znění auditní zprávy Evropské komise ke střetu zájmů. A co se termínu týče a tady jsem, pane předsedající, návrh oproti písemné podobě poněkud pozměnil a navrhuji projednání tohoto bodu jako prvního bodu jednání schůze, ale pozorně jsem poslouchal vyjádření pana předsedy Faltýnka na tiskové konferenci hnutí ANO, proto bych chtěl alternativně navrhnout zařazení ve čtvrtek po písemných interpelacích, jak právě od pana Faltýnka na tiskové konferenci zaznělo. Děkuji. Děkuji.

S přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová k pořadu schůze. S náhradní kartou číslo 19 hlasuje pan ministr Hamáček. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla podpořit zařazení bodu, tak jak už uvedl pan předseda Bartoš, můj předřečník. A protože věřím tomu, že všem nám jde o to, aby tady nemohly být jakékoliv pochybnosti, tak chci předem avizovat, že opravdu projednání a zveřejnění této auditní zprávy možné je.

Ještě jednou, ti, kteří diskutují, prosím, běžte do předsálí. Já věřím tomu, že i vám ostatním jde o to, aby s informacemi takto závažného rázu bylo transparentně zacházeno.